Zopakuji, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh.

Je to hlasování s pořadovým číslem 66, přihlášených poslankyň a poslanců je 130, pro návrh 129, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Pan zpravodaj dal návrh na to, aby byl tento materiál projednán ještě v ústavněprávním výboru. Byla tady hodně jmenována otázka zdravotní, takže zdravotnímu výboru a také hospodářskému výboru. Pan poslanec Pilný se hlásí. Já jsem tedy rozhodně nechtěl navrhovat hospodářský výbor. Nevím, co by s tím dělal.

Bezpečnostní výbor, jestli jsem vám dobře rozuměl.

Dobře. Takže pouze pro pořádek zopakuji bezpečnostní výbor, zdravotní výbor a ústavněprávní výbor. Jiný návrh nevidím. V tom případě budeme hlasovat o jednotlivých výborech. Dávám hlasovat o tom, kdo je pro, aby tento předložený návrh byl dán k projednání bezpečnostnímu výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášených poslankyň a poslanců je 146, pro návrh 63, proti návrhu 54. Tento návrh byl zamítnut. Dále budeme hlasovat o tom, že předložený návrh bude dán k projednání ústavněprávnímu výboru.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že byl vysloven souhlas. Vzhledem k tomu, že pan předkladatel stáhl svůj návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů, tak o tom nebudeme hlasovat. Ukončím jednání o tomto bodu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Je to procedurální návrh.

Vážený pane předsedající, ten návrh může podat jménem dvou klubů, ne jako Mihola. Dává to jako předseda jednoho klubu. Omlouvám se za zmatek. Upravuji. Děkuji za upřesnění. Jedná se o procedurální návrh. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení. Počkám, až se počet ustálí.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Hlásí se pan ministr kultury. Děkuji, pane předsedající. Nefungovalo mi hlasovací zařízení. Děkuji. Děkuji. Já se moc omlouvám.